Já nechci mluvit dlouho.

Česká vláda neřeší zvýšení recyklace odpadů a omezení plýtvání materiály na obaly. Nedělá dostatečné kroky ke zlepšení ovzduší, které má přímý dopad na naše zdraví.

A dokonce se dal slyšet, proč by měl myslet 31 let dopředu.

Děkuji. Jedna faktická poznámka, pan poslanec Hájek. Pane předsedající, kolegové, kolegyně, já se omlouvám.

Děkuji. Paní poslankyně se hlásí k faktické poznámce. Vaše dvě minuty. Já budu i kratší.

A jestliže zde není další faktická poznámka, tak řádně přihlášeným do diskuse je pan poslanec Petr Třešňák. Pěkný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

My jsme si již zvykli, že vláda něco jiného tvrdí zde občanům České republiky, ale odlišně pak hlasují i její ministři, ať už v Radě Evropské unie, anebo dokonce i poslanci Evropského parlamentu. Tedy buď v této vládě levá ruka neví, co dělá pravá, nebo je to záměr. Rád bych se soustředil na naplňování konkrétních bodů programového prohlášení vlády. Budu citovat hned na začátek: